Prosím, pane poslanče, máte slovo. Tak děkuji za slovo a i já přeji dobré odpoledne. Seznámím vás tedy s oním výsledkem volby Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Avizuji, že úspěšného kandidáta námi zvoleného bude jmenovat na návrh Poslanecké sněmovny pan premiér.

Byly to lístky platné i neplatné.

Tím volba končí a já mohu konstatovat, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání bude kompletní. Děkuji za slovo. Děkuji, pane předsedo.